Dobrý den, dámy a pánové. A ráda bych svoji interpelaci mířila na paní ministryni Šlechtovou prostřednictvím pana předsedajícího. Můžete přímo. Tak to jsem netušila. Takže omluvte moji neznalost.

Chtěla jsem vás poprosit, jestli byste nás seznámila s tím, jak jste daleko s tímto zákonem. Děkuji. A slovo má paní ministryně. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, ano, s tím zákonem už jsme opravdu ve fázi, kdy jsme jej zaslali do meziresortního připomínkového řízení, které končí 20. května, pokud se opravdu nepletu.

Následně jsme se dohodli na tom, že já přeruším toto jednání Legislativní rady vlády, a odsouhlasili jsme i my jako MMR, že vypracujeme i RIA i všechny dodatečné podklady právě na tu vázanou živnost. To znamená, že už nebude tak lehké, aby se někdo stal realitním makléřem a mohl v této věci podnikat. Kromě toho, že zpřísňujeme nejenom právě z volné živnosti na vázanou, tak další věc, kterou tento zákon přinese, je odborná kvalifikace těch osob, které v tom budou podnikat, ale zároveň které budou jen zaměstnanci té dané realitní agentury, kanceláře, zprostředkovatele, který bude komunikovat samozřejmě s osobami.

Ale tomu právě chceme zamezit. A zároveň tam nastavujeme dohled a dozor ze strany státu, tzn. Ministerstva pro místní rozvoj.

Můj cíl je vůbec ten zákon zavést. V každém případě stávající stav je nevyhovující. A tady bych ještě ráda zmínila ve zbývajícím čase vůbec vznik tohoto zákona. My jsme oslovili občany České republiky, aby nám vůbec odpověděli na otázku, jestli se domnívají, že legislativa je v této oblasti nutná. Z toho vyšlo zhruba 85 %, kteří chtěli tento zákon, zbytek nevěděl, někomu to bylo jedno. A to bylo pro nás velmi zajímavé, že přes 70 % respondentů, kterých bylo dohromady asi 3,5 tisíce, nám reagovali, že ano, že chtějí tu legislativu a že v podstatě a teď cituji některé výstupy toho dotazníkového šetření chtějí mezi sebou jaksi udělat čisto.

Já sama jako statutár ministerstva dostávám opravdu velké množství stížností na jednotlivé realitní kanceláře nebo činnosti realitních makléřů.

Paní poslankyně, pokud si přeje vystoupit, tak může. Na mikrofon, paní poslankyně.

Také děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, ano. V tuto chvíli ti, kteří podnikají nebo jsou zaměstnaní, nám budou muset doložit léta praxe.

A následně Ministerstvo pro místní rozvoj bude ten, kdo bude vydávat osvědčení o odborné způsobilosti. Ty detaily jsou opravdu rozepsány v zákoně.

Další interpelací je interpelace pana poslance Petra Bendla na pana ministra dopravy je tady, výborně. . Takže prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, ještě jednou dnes České dráhy a Škoda Transportation. Vy jste, pane ministře, v předešlé interpelaci v té záležitosti rozporuplného arbitrážního rozhodnutí, kdy České dráhy mají závazek zaplatit Škodě Transportation částku vyšší jak 1 mld. korun, řekl, že jste jednáním pověřil pana náměstka Ferance, předsedu Dozorčí rady Českých drah.

Tak se chci zeptat, zdali je toto standardní jednání ve věci takovýchto miliardových závazků Českých drah.

Takže moje otázka je, zdali je to standardní a zdali i ostatní poslanci, pan poslanec Volný i pan poslanec Faltýnek, byli pověřeni vámi tuto záležitost projednat.